Dobré odpoledne.

Všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7, takže plnou verzi najdete na internetových stránkách. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje tisk se dvěma pozměňovacími návrhy.